Prosím pana ministra financí, aby se ujal slova.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o spotřebních daních.

Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídajícího 90 eurům na tisíc kusů cigaret.